Jenom jedním okem se dívám na legislativu...

Ministr? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko je doporučující.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 95, přihlášeno 139 poslanců, pro 134, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 96, přihlášeno 139 poslanců, pro 96, proti 24. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Víte, že maximální cena se stanovuje vždycky na základě průměrů tří nejnižších cen a Řecko vyřazují z důvodu, protože tam je nestabilní politická a ekonomická situace. Stanovisko garančního výboru je pozitivní. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Týká se v podstatě hrazení dózovaného amalgámu, který bude muset být používán u dospělých a dětí nad 15 let. Stanovisko? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.